Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ten případ, co se stal v Ostravě, mě velmi mrzí.

Teď nařídila kontrolu, kde došlo k selhání, protože všichni byli informováni.

Když prostě bude podávat žádosti, nebude platit správní poplatek, to jsem plošně prominula.

Já bych to chtěl ocenit.

Děkuji.

Není zájem. Otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásila paní poslankyně Kořanová.